Zatímco Česká republika je definována takto: označuje se tak území České republiky, na kterém jsou podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem vykonávána svrchovaná práva České republiky, výraz Ukrajina je definován zajímavě jinak: označuje se tak území Ukrajiny, její kontinentální šelf a její výlučnou přímořskou ekonomickou zónu včetně jakékoliv oblasti mimo výsostných vod Ukrajiny, která je nebo může být v souladu s mezinárodním právem a podle právních předpisů Ukrajiny označena jako oblast, kde mohou být vykonávána práva Ukrajiny, pokud jde o mořské dno, podloží a jiné přírodní zdroje. Jelikož jak tady řekl pan předseda, protokol, o kterém jednáme, by měl odrážet aktuální mezinárodní vývoj, kromě toho, že aktualizuje, upřesňuje a nově definuje některé pojmy a části stávající smlouvy, narazil jsem tady na problém, který nevím, protože daně nejsou moje oblast, ve které bych nějak vynikal, a chci vám ho říct. Jak se budeme dívat na fyzickou nebo právnickou osobu, kterou považujeme v současné době za daňového rezidenta Ukrajiny, pokud tato fyzická nebo právnická osoba, a která u nás podniká, pokud tato fyzická nebo právnická osoba podniká rovněž na Krymu, má tam sídlo anebo se tam jako fyzická osoba zdržuje více než půl roku? Myslím, že jsme neuznali odtržení Krymu, ale zároveň si myslím, že Ruská federace si bude uplatňovat právo tyto osoby fyzické nebo právnické zdaňovat. Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu v obecné části. Mám přihlášku pana poslance Pavla Blažka a zatím jinou přihlášku nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Úplně stejnou otázku jsem měl. A dovolte mně, nebyl bych opoziční poslanec, abych to neřekl. Děkuji.

Ale myslím si, že patříme k demokratickému Západu, je naší povinností pokud možno ekonomicky pomoci Ukrajině. A zrušení cel je jedna z možností, které mohou fungovat relativně efektivně a relativně rychle. Takže mě překvapilo, že náš ministr financí to hodnotí velmi kriticky. Pokud to pravda není a noviny nenapsaly přesnou informaci, tak se tímto omlouvám. Děkuji za vysvětlení. Děkuji. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Určitě je to krok, který má nějaké dopady, a já jsem to nekritizoval.

Akorát jsem řekl, že je to politický krok, bude to trvat půl roku a potom vlastně dojde k nějakým jednáním o asociační dohodě. Akorát jsem se zeptal, jaký to bude mít dopad na ekonomiku celé Evropské unie v tom sektoru.

Takže by bylo dobré určitě, aby naše pomoc přistála tam, kde má. Takže to jen na okraj toho dotazu. Takže nic jsem nekritizoval, jen jsem konstatoval a informoval jsem o tom i na vládě. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ještě přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury. Děkuji za informaci i tu kvantifikaci.

Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Slyšeli jsme návrh pana zpravodaje o rozpočtovém výboru.

Jenom pro vaši informaci: rozpočtový výbor si vždy tyto věci žádá k projednání nebo bere k projednání ve svém výboru. Je to samozřejmě věci výboru, jestli si osvojí některý návrh. V této věci je to asi důležité, rozhodneme tak v hlasování. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Budeme rozhodovat nejdříve o přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování číslo 62, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nyní budeme rozhodovat o přikázání výboru rozpočtovému, a to v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru rozpočtovému. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.